Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, která byla vylosována na druhém místě. Připraví se pan poslanec František Vácha. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já navážu na interpelaci, kterou jsem podávala na pana premiéra. Vy jste tady byl, takže jste mnohé i slyšel. Jenom bych tedy poprosila o doplnění toho, protože odpověď pana premiéra byla poměrně stručná.

A zejména mě zajímá, jaké budete dělat kroky pro informovanost.

Sankce za nedodržování jsou nastaveny poměrně vysoko. Mě by tedy zajímalo, jestli už byly učiněny nějaké kroky k informovanosti a jaké ještě případně jsou v plánu právě pod vaším vedením. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane ministře, máte pět minut na odpověď, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Takže hned po příchodu na Ministerstvo vnitra jsem si nechal zdokladovat, jak tato agenda vypadá. A je to součástí pravidelných porad a dokladací.

Za poslední dva týdny jsem se setkal s eurokomisařkou Jourovou, s europoslancem Polčákem v této oblasti a tuto agendu jsme projednávali a na konkrétních věcech jsme se i domlouvali.

Nechci rozebírat úplně do detailů, protože mám to tady na několik stran, ty hodnoticí zprávy, které jsou.

Upraví se rovněž postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nově bude tento úřad řízen monokraticky předsedou, což zefektivní kontrolní činnost. Děkuji za pozornost.

Ono totiž také je samozřejmě jasné, že ne všichni dodržovali i stávající zákon o ochraně údajů, to je pravda, to je potřeba si říci. Tak čas, ano, děkuji. A pane ministře, máte slovo, prosím. Takže ta kampaň, jakmile bude zákon předložen, tak samozřejmě je připravena tak, jak to bývá ve zvyku. Samozřejmě široká mediální kampaň v souvislosti s projednáváním tohoto zákona.

Co se týče školských zařízení, škol, zdravotnických zařízení, protože osobně jsem byl zděšen výkladem, co přichází třeba k ředitelům nemocnic z hlediska projednávání diagnóz a osobních údajů. Ale co se týče věcné, obsahové stránky, tak si myslím, že Ministerstvo vnitra je na tohle připraveno. A na stránkách Ministerstva vnitra, což jsou obce i de facto privátní sektor informován, je celá řada informací, které se tam naleznou.

Nyní dávám slovo panu poslanci Františku Váchovi, aby přednesl interpelaci. Nicméně nepřipraví se pan poslanec Čižinský, nicméně paní poslankyně Kovářová, protože pan poslanec Čižinský, přestože je přítomen, tak stáhl svoji následnou interpelaci. Takže prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové. Pane ministře, já vás pravidelně každoročně už tři roky interpeluji ve věci zvýšení náhrady přísedících u soudů.

A v roce 2016 jste mi odpověděl, že náhrady jsou nadále předmětem diskuse a že se problematikou zabýváte.

Od té doby se 21 let nic nedělo. Jestli tedy ty náhrady nějakým způsobem hodláte navýšit. Přece jenom třeba cestovní náhrady se každý rok navyšují.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, no je to předmětem diskuse trvale, ale zdá se, že ta diskuse nevede k většímu pochopení. Profesionální soudci, to jsou ti, kteří na to musejí být vzdělaní, speciálně připravovaní a soudí za peníze, za plat.